Mimochodem, tomu inspektorovi říká, odkud má vzít vzorky, pracovník vodoprávního úřadu. A když ta komise ten zákon studovala, tak si tohleto měla nastudovat. A vy to tam taky píšete, že to je odpovědnost vodoprávního úřadu. To znamená, znovu říkám, vzorky odebíral tento tým lidí pouze tam, kde to bylo podle jejich zkušeností podezřelé a kde byly viditelné známky něčeho nestandardního na vyústi nebo na provozu, to je úplně standardní postup komise. A znovu říkám, ty vzorky nebyly odebrány v 19 společnostech, jedna z nich byla DEZA, a z těchto důvodů.

A on si ho vyžaduje, ten člověk tam nemůže jen tak přijet, on prostě je někým vyžádán.

Dále bylo pracovníkem oblastního inspektorátu Brno doporučeno, aby byly provedeny odběry akreditovanými pracovníky laboratoří.

Tady je další věc.